Děkuji panu místopředsedovi, že se na chvíli ujal mé role. Budeme pokračovat s ověřovateli. Ptám se, zda je zde jiný návrh na určení osoby ověřovatelů. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tyto poslankyně a poslanci: Margita Balaštíková od 17.45 pracovní důvody, Jiří Bláha zdravotní důvody, Milan Brázdil zdravotní důvody, Jaroslav Bžoch zahraniční cesta, Jana Černochová pracovní důvody, Jan Farský zahraniční cesta, Eva Fialová pracovní důvody, Tereza Hyťhová pracovní důvody, Martin Kolovratník rodinné důvody, Květa Matušovská zdravotní důvody, Jakub Michálek pracovní důvody, Miroslava Němcová pracovní důvody, Olga Richterová zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg zdravotní důvody, Rostislav Vyzula rodinné důvody.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 28. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Za bod 11, sněmovní tisk 240, vložit body 6, sněmovní tisk 410, a 15, sněmovní tisk 301, návrhu pořadu, dále pokračovat dle návrhu pořadu. To je z grémia a z mé strany pro tuto chvíli vše. Teď budeme pokračovat podle toho, jak byly přihlášeni jednotliví poslanci, případně předsedové poslaneckých klubů.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom navrhnout zařazení nového bodu na jednání této schůze Sněmovny. Je to bod, který souvisí s vývojem šetření střetu zájmů premiéra Andreje Babiše ve vztahu k evropskému finančnímu nařízení proti střetu zájmů. Zde bylo přislíbeno od evropských komisařů, že výsledky tohoto šetření, auditu, ale i výkladu, jakým způsobem má být aplikováno evropské nařízení proti střetu zájmů v České republice, budou známy v lednu. Následně byl termín prodloužen, pan komisař Oettinger hovořil o tom, že výsledky budou známy v měsíci dubnu. Včera na jednání výboru Evropského parlamentu, které bylo za zavřenými dveřmi, nicméně dostaly se z něj informace, že závěry tohoto šetření budou zaslány úřadům v České republice až k 15. květnu a české úřady, potažmo vláda, budou mít možnost reagovat následně až do termínu dvou měsíců.

Já bych proto chtěl navrhnout bod, který se jmenuje Střet zájmů premiéra Andreje Babiše a audit Evropské komise v ČR, a navrhnout i usnesení, které se ponese v duchu, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Evropskou komisi, aby závěrečnou zprávu o auditu, který probíhal v České republice v souvislosti se střetem zájmů premiéra Andreje Babiše v lednu a v únoru 2019, oficiálně zveřejnila ke stejnému datu, kdy bude zaslána českým úřadům, to je tedy 15. května. Já bych chtěl jenom dodat, že bych chtěl tento bod navrhnout zařadit napevno, a to na zítřek po bloku třetích čtení. Děkuji. Děkuji.

Jako další eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. Nejdříve pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Kováčik. Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo.